Já bych ještě k tomuto návrhu, který podpoříme v hlasování, dodal ten druhý potřebný krok, který v té stabilizační fázi, kterou je potřeba, abychom udělali směrem k zajištění financování zdravotní péče nejenom po zbytek tohoto roku, ale i v roce příštím, dodal ten druhý proces, který nás čeká, a to je kompenzační mechanismus za výpadek poskytované péče ve zdravotnických zařízeních. Týká se to zejména nemocnic, ale týká se to samozřejmě i ambulantních specialistů a částečně i praktických lékařů. Vláda nám představila nějaký plán, jakým způsobem ty kompenzační mechanismy chystá.

Jsou tam částečně i náklady na testování, které není úplně v celku pokryto z nákladů zdravotních pojišťoven. Takže abychom toto byli schopni zajistit a aby nemocnice se nepropadly z hlediska svého financování, tak je potřeba najít kompenzační mechanismy.

Některé segmenty byly postiženy více, nebo jsou postiženy více, některé méně.

Je potřeba si uvědomit, a mluvila tady o tom paní kolegyně Gajdůšková, samozřejmě čekají na to zdravotníci, protože pracovat ve finanční nejistotě jsme si už mnohokrát v českém zdravotnictví zažili.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Aulickou. Připraví se pan poslanec Válek.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Měli jsme návrhy, podpořil jsem prostřednictvím pana předsedajícího váš pozměňovací návrh, a proto jsem rád, že konečně jsme se dostali tady k tomuto a schvalujeme navýšení úhrady za státní pojištěnce. Já za to velmi děkuji, ať už to prosadil, kdo to prosadil, protože podstatný je ten výsledek, a ne kdo to prosadil. Nicméně si dovolím poznámku.

A proč bych za toto velmi plédoval?

Pokud se budou platy zvyšovat, pokud nebude nezaměstnanost, nebude tolik státních pojištěnců a bude větší odvod do zdravotního pojištění. Naopak, pokud bude růst počet státních pojištěnců, bude se zvyšovat nezaměstnanost, nebudou stoupat platy, budeme muset nějakým způsobem dále zvyšovat úhradu za státní pojištěnce nebo debatovat o připojištění nebo debatovat o zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Jediné z toho, co jsem ochoten připustit, je zvýšení úhrad za státní pojištěnce.

Pane ministře, moc vás prosím, zamyslete se nad tím.